Tento bod byl mimořádně zařazen na základě úterního hlasování Poslanecké sněmovny. Souhlasíte, pane poslanče? Takže budete zároveň navrhovatelem i zpravodajem. Tak prosím. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré ráno, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády.

Pardon, omlouvám se, já jsem se přeslechl, jak je hluk v sále. Omlouvám se, byl tady hluk.